Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, my přece víme, že to není přímá podpora Agrofertu, těch 9 miliard daňových úlev. Myslíte si, pane místopředsedo vlády, že by dopravci nakupovali bionaftu, kdyby to pro ně bylo nevýhodné, kdyby tam nebyla ta daňová úleva? Myslíte si, že by vaše výrobky šly na odbyt, kdyby tam nebyla daňová úleva? Mě by moc zajímalo, kdybyste aspoň veřejně řekl, za kolik miliard tedy bionaftu prodáváte, abychom věděli, kolik vlastně vám daňový poplatník právě z těchto devíti miliard přispěje. Tam to přece je schované.

A tam je velmi jednoduché si spočítat, pokud bychom věděli, kolik bionafty prodáváte, kolik tedy vlastně fyzicky je podpora Poslanecké sněmovny a vlády v tomto ohledu. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Miroslava Němcová.

Děkuji. Mám dvě poznámky.

Ne, dobrý, v pohodě. Doufám, že kluci jenom vědí, co dělaj jako. Asi nevědí, s kým mají tu čest, ale to je jedno. Druhá věc. Chci se zeptat, jak se srovnává s právním vědomím prvního místopředsedy vlády fakt, že tady řekl na mikrofon, že mu byl nabídnut milion za nebo že měl zaplatit milion eur za veto v biopalivech. Tak se potřebuji zeptat, zda tuto skutečnost nahlásil orgánům činným v trestním řízení.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo, já jsem dnes od začátku byla překvapená, že jsme se konečně sešli v plném počtu, myslím tím tedy vládu. Kromě pana ministra zahraničních věcí, který je v Africe, tak tady byli na začátku všichni. Tak to patří ocenit. Protože když jsme na interpelacích, mně to tady chybí a nemáme možnost se ptát.

A jinými slovy, bylo to firmám, které vlastní pan ministr financí, byla odpuštěna daň z příjmu ve výši 1,5 miliardy korun. Mohu jmenovat.

A přiznám se, že se mě ptají i lidé, s kterými se setkávám, diskutujeme, tak se mě ptají na to minulé hlasování a ukončení daňové podpory biopaliv, protože pan ministr financí oznámil celkem sedmkrát v letošním a minulém roce na vládě střet zájmů. Takže to byl další dotaz. Jestli, pane ministře financí, ty podmínky, které se vytvářejí formou legislativní cestou, legislativního prostředí anebo přímo získáváním těchto úlev na daních Paní poslankyně, prosím, skončil vám čas k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Jiří Koubek k faktické poznámce, potom faktická poznámka pana ministra financí. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Když tady pan ministr financí mluvil o té akci, kterou měla Mafra a snídaně a ČEZ, a kolik že teda peněz zaplatil, a zmínil, že mi tu smlouvu ukázal, tak nemluvil pravdu. Mával mi takhle nějakým papírem před očima, tak se podívejte, ale žádnou smlouvu mi neukázal. Kolik peněz zaplatila společnost Čepro společnosti Mafra za jinou akci. Pan ministr financí odmítl odpovědět. Já jsem si tu informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím vyžádal. Tady je.

Tedy akce s ČEZ nebyla zdaleka jediná. Akce Čepro. Jistě by nám pan ministr financí mohl říci, kdy tyto peníze vrátí společnosti Čepro nebo nějaké jiné nadaci neziskové, jestli nám tedy ty smlouvy ukáže. A toto je jeden z dalších důkazů toho, že si pan ministr financí ze státního rozpočtu i pro společnost Mafra udělal doslova a do písmene dojnou krávu. Nyní pan ministr financí a místopředseda vlády Andrej Babiš.

Myslím, že všichni víme, kdo tady byl největší škůdce od listopadu.

A Čepro, prosím vás, pane kolego, zeptejte se pana Kalouska, jak to bylo.

Takže dotace by nikdy naše vláda neschvalovala, nic pro Agrofert. Tak si to, prosím vás, nastudujte, protože od momentu podání žádosti na dotaci uplyne někdy jeden až dva roky.

Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pane ministře, k tomu, co jste říkal k těm investičním pobídkám, abychom tedy věděli, kdo říká pravdu.

Mohu vám přečíst i částky, strop veřejné podpory v milionech korun, je to tady také uvedeno, nebudu tím teď zdržovat, ale na přání vám to poskytnu. Podání záměru rok 2014, rozhodnutí rok 2014.